Trošku jsem si pravil náladu při sčítání lidu, kdy jsem do formuláře uvedl jako první národnost moravská.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu předsedovi za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka Lubomíra Volného, poté místopředseda Pikal.

Děkuji za slovo.

Dobře, takže chápu, že mě nechcete nechat mluvit, rozumím tomu. Já jsem taky žil tři roky na Novém Zélandu a vůbec nechápu lidi, kteří odcestují dlouhodobě do ciziny a potom chtějí ovlivňovat dění v zemi, ve které nežijí. Ve které neplatí daně, ke které nemají v ten daný okamžik v podstatě žádný vztah, protože se rozhodli žít někde jinde.

Druhá věc.

Děkuji za slovo.

Pokud je prostě budete zpochybňovat na základě falešných tvrzení, tak je zpochybníte a způsobíte rozdělení společnosti.

Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já vystoupím jenom na faktickou poznámku, ne s přednostním právem posléze.